Je to opět norma, nad kterou jsme se tady shodli všichni napříč, a ta mimo jiné říká a zadává, vlastně definuje energetického zprostředkovatele, který se bude muset registrovat na Energetickém regulačním úřadu zcela nová povinnost.

Na tomto místě připomenu a znovu to potom řeknu, pravděpodobně ve třetím čtení, už třeba u finančního arbitra, kde je ten pokles také, ale já jsem ho tady neřešil, protože to bylo v rámci položky Ministerstva financí, tak už dneska jsou tam žaloby pro nečinnost, protože reakce těch úřadů je příliš dlouhá a přestávají plnit svoji roli.

Já vám děkuji, pane poslanče. Faktickou poznámku má přihlášenu pan ministr. Pro pana poslance Nachera, vaším prostřednictvím.

Než mu udělím slovo, přečtu omluvu. Dnešní den od 12 hodin do konce jednání z rodinných důvodů se omlouvá paní poslankyně Marie Pošarová. A nyní vaše dvě minuty, pane poslanče. Ještě jednou pěkný den.

Někteří naši kolegové to museli, ty pozměňovací návrhy, předělat, aby se to vzalo ze státního dluhu.

O nic jiného nejde. Já vám děkuji.

Takže o to tady jde, že se to trošku porcovalo, a my jsme na to museli reagovat, protože nám jde o to, aby Sněmovna se postavila nějak k našim pozměňovacím návrhům, a nechceme, aby zůstaly nehlasovatelné.

I po slovech pana ministra Stanjury si dovolím načíst pozměňovací návrhy a chtěl bych se přihlásit ke dvěma svým pozměňovacím návrhům. První se týká Bezpečnostní informační služby, kdy se domnívám, že BIS v minulých letech dokázala, jak důležitou a nedílnou součástí naší bezpečnosti je, podílela se na odhalení mnoha závažných incidentů a v současné době v rozpočtu je odebíráno 59 milionů korun. Tato částka, se domnívám, že by mohla mít zásadní vliv na naplňování jejich tabulkových míst, a pokud nebude schopna naplňovat svá tabulková místa a nebude mít dostatek lidských kapacit, může to v budoucnu ovlivnit i její rozvoj, investice a samozřejmě i fungování. Dále tento schodek nebo toto braní peněz Bezpečnostní informační službě může mít i vliv v blízké době na nákup důležité zpravodajské techniky, na další vývoj softwaru a podobné věci. Proto se přihlašuji v této chvíli k pozměňovacímu návrhu pod číslem 507 a v kapitole 305 Bezpečnostní informační služba zvyšuji výdaje souhrnného ukazatele o částku 59 milionů korun na úkor kapitoly 304 Úřad vlády České republiky.

Co se týče druhého pozměňovacího návrhu, ten se týká kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a tady bych vlastně mohl říct, že navazuji i na v minulosti podávané pozměňovací návrhy současným místopředsedou Sněmovny panem Bartoškem, se kterým jsem vždy souzněl v tom, že je potřeba investovat do kybernetické bezpečnosti, a byť člen koalice, mnohdy jsem hlasoval pro jeho pozměňovací návrhy, protože se domnívám, že kybernetická bezpečnost hraje daleko významnější roli než v minulosti, a to nejen z té současné situace protože tento můj pozměňovací návrh vznikl ještě před konfliktem ale i z pohledu budoucího a nadcházejícího předsednictví naší republiky, kde můžeme očekávat zvýšené útoky v kyberprostoru na naše úřady. Víme, jaká situace byla na některých ministerstvech a když přihlédnu k současné situaci, kdy ruská agrese, kdy jí předcházel kybernetický plošný útok na úřady na Ukrajině, a v současné době je doprovázen dalšími kybernetickými útoky nejen na území Ukrajiny, ale i v jiných zemích, tak se domnívám, že odebírat peníze Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kdy opět nemohou naplňovat tabulková místa, a my víme, jak je velmi těžké, velmi těžké najít profesionály, kteří jsou ochotni v této oblasti pracovat ve státní správě a nejsou přeplaceni soukromými subjekty, se domnívám, že je velmi, když to řeknu kulantně, velmi rizikové.